Molim vas kolegice i kolege da zauzmete svoja mjesta, kako bismo mogli nastaviti s radom. Sada je na redu poštovani kolega Klisović, izvolite, molim vas da sjednete. Hvala lijepo predsjedniče Sabor. Gospodine Bernadić, najbolju ocjenu rada ove vlade na strukturalnim reformama dali su sami građani. Kako? Pa tako što odlaze. Nemaju vjeru u strukturalne reforme ove vlade, nemaju vjere u bolju budućnost, koja bi im trebala osigurati ova vlada. HDZ, kaže da je za njihov odlazak kriva SDP-ova vlada. No što kažu objektivni svjetski analitičari? Pa tako duing biznis ljestvica kaže da je u doba SDP-ove vlade, Hrvatska bila na 40. mjestu, u doba ove vlade, na 58. pali smo za 18 mjesta.

Izvolite, kolega Bernardić. Poštovani kolega Klisović, ustvrdili ste činjenice, ustvrdili ste točne podatke, da u zadnje 3 godine, HDZ-ove Vlade tonemo na ljestvici konkurentnosti, da tonemo u percepciji korupcije, tj. postajemo zemlje, sve korumpiranija. Isto tako, dobro ste ustvrdili da tonemo i po slobodi medija. Imali ste zadnje prosvjed novinara pod sloganom, oteli ste medije, novinarstvo ne damo i ne samo to, nego se na svaki način, pokušavaju zastrašiti novinari, sakriti afere, ne bi li se o tim aferama pisalo. I to je razlog, zašto građani ove zemlje gube povjerenje u institucije, jer vide nepravdu, vide kriminal, vide korupciju, vide nepotizam i to je razlog zašto 2 autobusa, mladih ljudi, dnevno napuštaju našu zemlju. Kolega Maras, izvolite, vi ste na redu. Hvala lijepo. Gospodine Bernadić, kako komentirate ovo licemjerne HDZ-a koje se ponaša kao da se ništa nije desilo, a predsjednik HDZ-a i njihov jedan od najdugovječnijih ako ne i najdugovječniji premjer Ivo Sanader, danas je dobio 6 g. za krađu državnog novca u aferi Planinska i morati će tu kaznu služiti u Remetincu. Tu su najbliži suradnici premjera Sanadera, gospodin Jandroković sada predsjednik Sabora, gospodin Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a ljudi koji su s njim radili i svaki dan, na svakodnevnoj bazi se konzultirali i radili posao. Kako komentirate da sada, HDZ-a ponaša se kao da to nema veze s njima, kao da je to neki novi HDZ, kao da Plenković je stvorio stranku prekjučer i sa Sanaderom nema nikakve veze, što kažete na to, nije li to licemjerno. Poštovani kolega Maras, pa kao što sam i u uvodu rekao, s obzirom na količinu afera, koje je proizvela ova Plenkovićeva vlada, premjer Plenković je na najboljem putu, da krene putem Ive Sanadera, sa svime što to nosi. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bernardić, mislim da ste lijepo saželi reforme koje treba provesti, no bojim se da afere koje ste nabrojali, samo dokazuju da HDZ ni nakon 10 g. nakon Sanadera, ne može reformirati ni sebe, a kamoli Hrvatsku. I onda mi se postavlja jedno retoričko pitanje, ima li nade za nas? Ima li nade za ovu državu, ima li nade za ovaj narod. I jedini odgovor koji mogu dati s ovakvom vladom, sigurno ne. S ovakvom vladom čiji je reformski potez projekt Slavonija, PR projekt, koji je dao tolike rezultate, da vidite, da u Slavoniji će uskoro ostati valjda samo migranti i nitko drugi, a ni migranti ne žele ostati u Slavoniji. Od naše žitnice, napravili smo pustinju, zašto? Evo, jedan od ministara koji je suodgovoran za to, kao ministar poljoprivrede, sjedi ovdje. Poštovani gospodine Hajduković, konstatirali ste dobro, da je Slavonija opustošena, da ljudi iseljavaju, da nema posla, da nema perspektive i jednostavno da je život u Hrvatskoj postaje iz dana u dan sve teže. Situacija nije bolja ni u drugim dijelovima Hrvatske i upravo je apsurd apsurda da je od ove prelijepe zemlje, sa 1000 otoka, najveći hrvatski otok, Irska. Poštovani kolega Bernardić, tragična je ova interpelacija, zato što u njoj ima više gramatičkih i pravopisnih grešaka, nego što ima smisla i značenja. Pa čak se i u naslovnu krivo napisali. Znači trebali bi biti značinsku razliku razlikovati između prijedloga, zbog i radi. Jer znači, da nema neuspjeha vlade, ako je radi, da je zbog, onda bi bilo neuspjeha vlade, kako vi to zlonamjerno želite. A ova 3 zaključka su zapravo patetična. Čak ste uzeli nešto staro, jer ne znate, da u međuvremenu ima nešto novo. I sada kada krenemo u raspravama nabrajati, što se sve konkretno učinilo i što se poboljšalo u mandatu ove vlade, onda će naravno svatko inteligentan shvatiti da ste opet napravili jedan pucanj u prazno, onda, kako se to u narodu kaže, skočili sami se u usta. Vidim da ste vješti u gramatici, vjerojatno ste bili tako vješti kad ste umjesto natpisa Most, liste s koje ste izabrani, pročitali vrata HDZ i onda ušli kroz ta vrata. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Bernardiću evo u toj interpelaciji koju ste podnijeli vi zapravo želite da se ukinu akcijski planovi, a da se zapravo vrši parlamentarni nadzor novim nacionalnim vijećem u kojem predlažete akademsku, stručnu javnost, sindikate, medije i slično. Dakle, u provođenju samog nacionalnog programa reformi i programa konvergencije. Meni se čini da se vi ne možete jednostavno prijeći preko toga i izostaviti one političke atavizme iz prošlosti u kojima želite određivati tko će što, kako i kada raditi, pa tako i u ovome slučaju kažete da bi se Vladu trebalo natjerati na provođenje, na provođenje reformi. Vi se morate jednostavno osloboditi toga nasljeđa prošlosti, a rezultati Vlade zapravo izazivaju frustracije kod vas jer su pozitivni i idu u dobrom smjeru. Kao prvo u interpelaciji sigurno nismo predložili ukidanje nikakvog akcijskog plana jer da bi nešto ukinuli to se mora i događati. Kako se ne događa ništa onda to ne možemo ni ukinuti, pa pogotovo ne akcijski plan, jer nema niti akcije niti plana. Imate samo afere. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolega Bernardić povremeno vam netko treba ažurirati podatke, nešto na tom tragu je rekla i kolegica Petrijevčanin Vuksanović. Spomenuli ste nekoliko puta riječ treba, pa bi moje kontra pitanje prema vama bilo, a što vas prijeći kolega Bernardiću da idete sa bilo čime konstruktivnim umjesto da nabrajate još tako zastarjele ili arhaične podatke. Vi ste mi pomalo ko u grčkoj tragediji, znate imate neku sljedbu iza sebe, a kad se okrenete sve ih je manje, dakle strašne su mase ako ih vode ovakvi vođe. A kada ste spomenuli proces brodogradnje, samo ću vas podsjetiti, kada se ušlo u proces restrukturiranja brodogradnje 67% od 4,2 milijarde kuna jamstva su koja je dala vlada Zorana Milanovića, sjećate se vašeg prethodnika? Kad smo kod brodogradnje preko 80% jamstava SDP-ove vlade bilo je pokriveno brodovima, tada je vladao red, proizvodili su se brodovi bila je stroga kontrola državnih jamstava, kada ste došli vi nema ni brodova, nema ni reda, al nema ni novaca. Nestali su i novci i iz Uljanika i 3. maja. I to ćete morati objasniti, objasnit ćete to građanima ove zemlje. A što se tiče što nas spriječi da provedemo ove neke stvari koje su sad nužne, spriječe nas to što ovdje po saboru u paničnom strahu od izbora, jer se toga bojite, ako ste tako jaki raspišite ih, skupljate tzv. žetončiće. Čak se ni prema ljudima ne možete ljudski razgovarati, nego zastupnike koji vas podržavaju unutar vladajuće većine oslovljavate sa žetončići. To najbolje govori o vama i o vašim koalicijskim partnerima. Kolegica Juričev-Martinčev, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, pa kolega Bernardić ja bi vam se zahvalila što ste danas dali nam priliku još jedanput da vas, a i sve naše građane podsjetimo da upravo ova Vlada, način na koji vodi ekonomsku politiku i provodi fiskalnu konsolidaciju i strukturne reforme je dovela do toga da nakon 7 godina krediti rejting je povećan iz kategorije smeća u investicijski, da upravo ova Vlada je sa 6,3 milijardi kuna odrekla se svojih prihoda kako bi dala našim građanima poduzetnicima i to nazivate tzv. poreznom reformom. Upravo u ovoj Vladi, ova Vlada je 2018. postigla rast BDP-a od 2,6% za razliku od tada, onda kada ste vi bili na čelu i 2014. ostvarili pad od 0,1% Strašite ljude da će morati raditi do 67 godine, upravo je vaša vlada 2014 [[Upadica: Hvala vam.]] takav zakon donijela. Pa kojih prihoda ste se odrekli? Pa vidio sam samo da volite skupe mercedese, da volite skupe satove, tog se niste odrekli. Kreditni rejting? Panično pokušavate spinirati priču o kreditnom rejtingu, da bi dizali nove kredite, da bi zaduživali Hrvatsku i hrvatske građane, vjerojatno jer ste ljubitelji skupocjenih nekretnina, slika, satova, mercedesa to je ono što volite. Kolega Sokol, izvolite. Hvala lijepa, pa kolega Bernardić svašta ste iznijeli u vašem izlaganju najmanje toga što ima u ovoj otužnoj interpelaciji. Ali da se referiram na ono što jeste rekli, znači manipulirali ste ovdje pred hrvatskom javnošću podacima o povučenosti, iskorištenosti novaca iz Europskih fondova. Znači, rezultat na kraju 2018. da je u Europski proračun iz RH uplaćeno 18 milijardi kuna, a ukupno povučeno 28 milijardi, ali naravno treba se uzeti u obzir i poljoprivreda i sve one druge stvari okvirni program za znanost, obrazovanje itd., onda dođete do prave brojke. Što se tiče ugovorenih sredstava, na, znači 65% danas do kraja godine 85%, u vaše vrijeme rezultat 9% Mislim da je 65 više od 9 i da ste vi zadnji koji nekom o tome trebate dijeliti lekcije. Pa svi znaju i ptice na grani gospodine Sokol da je ova Vlada povukla tek 15% europskih sredstava i da nažalost u ovom trenutku više novaca Hrvatska uplaćuje u Europski proračun, nego što dobiva nazad. Za vrijeme SDP-ove vlade to je bilo 85%, a sada je 15% I to je istina, ali to ne treba čuditi kad je na čelu tog ministarstva gospođa Žalac koja, kojoj je trebalo čak 3 godine da produži vozačku dozvolu, pa koliko joj onda treba da povuče europska sredstva. Kolega Klarić, izvolite. Uvaženi kolega Bernardić, pažljivo sam vas slušao 30 minuta i ne vjerujem da ste, vjerujte da ste ikoga uspjeli uvjerit u ono što ste govorili, kad niste uspjeli jednostavno uvjerit ni svoj klub zastupnika. Za mene vi jeste najuspješniji predsjednik SDP-a od početka pa do sad, jer ste uspjeli jednu stvar, uspjeli ste rasturit svoj klub zastupnika i nanijeti štetu svojoj stranci. Tako da na tome vam iskreno čestitam, al ne vjerujem da niti svekoliko hrvatska javnost ali i mi ovdje u sabornici možemo biti uvjereni u sve ono što ste vi govorili, naprosto iz razloga jer smo slušali jednu lijepu bajku. Na vas se referirati a zapravo se ne prisjetiti kako vam je bilo smiješno što je radnik riječkog škvera morao prodati invalidska kolica da može prehraniti svoju obitelj a vi dolazite iz te županije. To je nešto što je skandalozno i sramotno. A što se tiče pohvala na moj račun, ne, još nisam imao priliku biti najuspješniji predsjednik SDP-a ali bit ću, budite bez brige. 238., naime u osvrtu na moju repliku, nije se držao teme što sam ja govorio, ja se tada nisam smijao radnicima škvera nego vama koji ste patetično to radili, sad vam se smijem jer uspijevate rasturit ono malo što vam je ostalo od stranke. Dobro, ovo nije bila povreda Poslovnika ali činjenica je da je i kolega Bernardić vas optužio za nešto što je vrlo ružno ako se to nije dogodilo, onda nije u redu, neću nikome dati opomenu. Kolega Čuraj, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani kolega Bernardić, ne znam zato jer je prijedlog možda bio godinu dana ranije upućen ali pročitali ste nešto vezano što ne stoji, apsolutno nije u korelaciji sa onim što je stvarnost i realnost a spomenuli ste reformu obrazovanja pa ću vam ja sad isto pročitati neke stvari, dakle Da, Škola za život je bila od jeseni u 74 škole a od jeseni ulazi u sve škole, 1., 5. razrede i biologija, kemija, fizika u 7. i 8. U tijeku je najveća edukacija u čitavoj hrvatskoj povijest, preko 32 000 učitelja, donesenih novih 39 kurikuluma, preko 200 milijuna kuna iz EU fondova i državnog proračuna upravo za tu reformu za koju vi kažete da je nema, milijardu kuna za strukovne škole iz EU fondova, 373 milijuna kuna za znanstvene centre izvrsnosti, milijardu kuna iz EU fondova za znanstvenu opremu i infrastrukturu, članstvo u CERN-u i ukupno 2 milijarde svega pa ako to nije reforma onda ne znam šta je. Poštovani g. Čuraj, vi iz HNS-a, jeste uspjeli nabaviti konačno tablete u školama ili ih još nabavljate? Znate što ste uspjeli, uspjeli ste iz škola izbaciti lektiru Anu Frank koja svjedoči o strahotama holokausta. To je vaša obrazovna reforma, da gospodo ih HNS-a. Prvo ste izdali svoje birače, prešli na drugu stranu i postali ste ono što vam naziv zapravo i kaže, hrvatska nepotrebna stranka. Povrijeđen je članak 238., kolega je omalovažavao druge zastupnike i u svom izričaju, dakle apsolutno je prvo netočno što govorite da je netko izbacio nešto nego dalo se samo mogućnost izbora a to što neki i čak i to nije još ni finalno, dalo se struci da odabere a to što neko ima valjda mind set da nešto mora biti tako kako je bilo valjda prije 20, 30, 40 g., to je vaš problem. Dajemo mogućnost izbora, prepustimo učiteljima da rade ono što najbolje znaju. Kolega Čuraj, nije bilo povrede Poslovnika.

Kolegice i kolege, znadete jako dobro da i članovima HDZ-a dajem opomene kad smatram da trebaju dobiti opomenu. Kolegice Makar, izvolite. Pa ja ću se isto osvrnuti na ovaj dio gdje je kolega Bernardić raspravljao o obrazovnoj reformi odnosno ustvrdio da se ona ne događa odnosno da nje nema. Znam i kakav će otprilike biti njegov odgovor ali ja ga moram podsjetiti da je u zadnjih godinu i pol Ministarstvo znanosti i obrazovanja napravljeno više nego u proteklih 20 g. a osim vašeg suda, upravo je ovu obrazovnu reformu pohvalila i Europska komisija prozvavši je jednom od najambicioznijih reformi. I još što se tiče kad ste napomenuli da trebamo učenike koji će moći raditi u zanimanjima koja se traže. Da, osigurano je milijardu kuna za strukovne škole iz EU fondova a sami centri kompetentnosti znače novu opremu, nove smještajne kapacitete za učenike i ulazak učenika u svijet rada. Poštovana kolegica Makar, kao prvo, to nije reforma, to je jedan eksperiment, skupi eksperiment, skupi pokus koji izvodite na djeci i u toj cijeloj priči nema ništa novo osim novih tableta koje vi nabavljate. Kolega Bernardić, pažljivo sam vas slušao 20 minuta i najveći dio vašeg izlaganja bio je okarakteriziran klevetama, uvredama, lažima i optužbama. Bio sam uvjeren da će jučerašnja presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu gdje vam je naloženo da zbog klevetanja platite 75 000 kuna tužitelju da će vam bit putokaz kako ćete nastupati i danas u ovome vašemu izlaganju. Ja vam toplo preporučam da ubuduće prije nego što ulazite u ovakve rasprave i klevetate, optužujete, da malo bolje promislite kako zbog kazni koje ćete platiti za klevetu ne bi ste optužili vašu djecu, hvala. Hvala vam na tome ali ja neću odustat od toga da razotkrijem kriminal u ovoj zemlji, neću odustati.

Niti je torbe nosio niti je novce skupljao niti je novce dijelio a kad se želite vratiti u prošlost, kolega Bernardić, kao predsjednik SDP-a, konačno hrvatskoj javnosti recite gdje je 700 000 eura koje je SDP-u za vilu na Bohinju platio vaš ravnatelj televizije Goran Radman?

Kolega Bačić! Samo malo, samo malo, dakle nije bilo povrede Poslovnika od strane kolege Bernardića i dajem vam opomenu. Dakle dobivati ćete opomene svi koji ćete koristiti sada povredu Poslovnika za replike. Izvolite kolega Maras. Hvala lijepo.

Znači gospodin koji je dobio skupi sat od ACI-a, gospodin Bačić, ovdje prijeti zastupnicima da ne smiju govoriti inače će platiti pod HDZ-ovim sudstvom velike odštete i to je ono što treba ovdje govoriti.

Kolega Pernar, izvolite.

Dobro. Izvolite. Kolega Bernardiću, dok ste govorili o aferama ministara ove Vlade, spomenuli ste i afere ministrice Murganić. Ono što meni upada u oko, danas da zapravo među predstavnicima tu iz Vlade koji su s nama danas, nema nikoga iz Ministarstva za demografiju, dakle nikoga niti ministrice a niti bilo kog drugog. A zapravo što to govori? Da se vjerojatno srami i da bi joj bilo jako neugodno upravo zbog ovoga odgovarati ali se srami i zbog toga što nema niti jedne konkretne strukturne reforme u tom području. Želite odgovoriti? Hvala lijepo. Kolega Bernardić, ne znam, ovaj vaš uvod sa ovim optužbama kao na nekakvom karnevalu. Zadužite nas za 80 milijardi, mi moramo to smanjiti, ostavite nam deficite proračuna u desecima milijarda kuna, mi ostvarujemo suficite, podignemo plaće i smanjimo poreze.

Kolegice i kolege, nekima su i vaša izlaganja jako smiješna pa se ne smiju i ja vas molim da budemo fer i korektni jedni prema drugima, smijmo se izvan sabornice a u sabornici dozvolimo drugima da govore ono što misle da trebaju reći. Izvolite kolega Borić. Kažem, ostavite nam pad kreditnog rejtinga na najnižoj razini mi ostvarimo investicijski. Vašu pamet u restrukturiranju mi platimo, mi platimo. Vi ste se zauzimali za stečaj Agrokora, mi se zauzeli da to i dalje kao sustav funkcionira. Na kraju vi zaključite da mi moramo otići da biste došli vi. Sad kada ste uništili taj SDP, ja ne znam tko će to popraviti za vama. Bero pogledaj semafor i zabrini se.

Činjenica je da ste poreznim izmjenama sustava, umjesto onima koji su najranjiviji u našem društvu, najslabiji, koji imaju najmanje plaće, podigli plaće onima koji imaju plaće veće od 18 tisuća kuna, to ste napravili. Činjenica je da ste sirotinji, niste podigli plaće, digli ste plaće onima najbogatijima. Činjenica je da ste i tim najbogatijima opraštali dugove, plaćali im režije. Činjenica je, volite skupocjene stvari, volite nekretnine, aute, satove, Mercedese. Činjenica je isto tako da ste tim poreznim izmjenama niste omogućili da pojeftini hrana. Hrana nije pojeftinila, PDV na dodanu vrijednost nije napravio taj efekt. I sada se tu pravite pametni. Kolega Bernardić, dobro je da smo otvorili ovu raspravu o reformama koje to nisu, pogotovo je kasno za reforme i za poboljšanje kvalitete života za onih 300 tisuća ljudi, mladih ljudi od mladih obitelji koji su iselili iz Hrvatske, iz Slavonije i Baranje. I sigurno da ne možemo očekivati brzo poboljšanje sa ovakvim rezultatima koje smo i jučer čuli da je za vodoopskrbu i vodoodvodnju od milijardu i 50 milijuna eura situirano, isplaćeno svega 10%, da je za program ruralnog razvoja od 2,5 milijarde do sada isplaćeno oko 30%, puno premalo i jednostavno nema i preko 70% građana RH ne vjeruje u dobar smjer kojim ova Vlada vodi RH. Ali evo, nešto se dobro mijenja, možda će se vratiti povjerenje u pravosuđe jer stigla je presuda Sanaderu 6 godina zatvora. Dakle naši poljoprivrednici su na koljenima i nevjerojatno je kako uz Ministarstvo poljoprivrede, kako uz Vladu zapravo naši poljoprivrednici dobivaju 20% manje poticaja nego europski i ne dobivaju ih na vrijeme. Zašto smo građani drugog reda? Zašto su naši poljoprivrednici građani drugog reda? Zašto je s mjerama koje ste rekli, pogotovo za ruralni razvoj povućeno tek 20% europskih sredstava? Zašto taj novac nije u rukama hrvatskih poljoprivrednika? Znate zašto? A odgovoriti ću i zastupniku Boriću. Zato jer su taj novac usmjerili uvoznim lobijima, smanjili su PDV na voće, povrće, meso, kako bi pogodovali uvoznim lobijima, povećali profit stranih tragačkih centara, a ne pogodovali građanima RH. To su napravili, to su reforme ove vlade. Došli smo do kraja sa replikama, na izlaganje predlagatelja, sada će nam predstavnik, kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Prije nego što predate riječ uvaženom predstavniku Vlade, u ime Kluba zastupnika SDP-a zatražio bi stanku, vezanu uz ovu točku dnevnog reda, zbog jedne sramotne situacije, a to je da kada raspravljamo o izostanku bilo kakvih strukturnih reformi, od strane ove vlade, ovdje pred Hrvatski sabor, hrabrost nije imao doći predsjednik Vlade RH gospodin Plenković. U trenucima kada se Hrvatska vraća čitavo jedno desetljeće unazad, kada svi ekonomski pokazatelji, ukazuju, da isto kao u doba Ive Sanadera i za vrijeme Andreja Plenkovića bujaju potrošački krediti, guramo se prema recesiji, gospodina Plenkovića ovdje nema. Kada imamo situaciju da se potpuno isto, kao i u doba gospodina Sanadera, pregovaraju i rade kojekakvi djelov sa Mađarima oko INA-e, gospodina Plenkovića ovdje nema, vjerojatno ga je strah odgovarati na pitanja. Vjerojatno s obzirom na reakciju koje smo imali prilike vidjeti prije tek koju minutu, opet nekakvi tajnici HDZ-a okolo šeću sa torbama u kojima se nalaze milijuni kuna i stotine tisuće eura. Opet kao u doba gospodina Ive Sanadera, kad su se skupljali satovi, danas se skupljaju Mercedesi ili Harly Davidsoni. Ali, gospodina Plenkovića nema ovdje da bi zastupnicima u Hrvatskom saboru, a time i građanima RH, odgovorio na pitanja. Poštovani gospodine predsjedniče, molim vas da odredite jednu stanku, koliko god treba, 10, 15, 20 minuta, pola sata, kako bi nazvali na telefon svojeg šefa i zamolili ga da ispuni svoju obvezu u parlamentarnom sustavu i dođe pred zastupnike u Saboru ove zemlje i pokaže, da ako već nema obraza, onda barem ima hrabrosti odgovarati na pitanja, koja ćemo mu postaviti. Hvala vam lijepo. Kolega Grbin dobivate stanku, ali nemojte obmanjivati javnost, nije obveza njegova da bude ovdje, to je njegova odluka, premjer može doći a ili ne doći. A i svojim nedolaskom vam možda šalje određenu poruku. Izvolite kolega Bačić, u ime HDZ-a. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku u trajanju od 10 minuta, kako bi se dogovorili oko nastavka sudjelovanje u ovoj raspravi, s obzirom na neutemeljene klevete koje dolaze iz redova zastupnika SDP-a. Naime, među 23 ako se ne varam, potpisnika ove interpelacije, 9 potpisnika su članovi vlade SDP-a, koja je od Svjetskog gospodarskog foruma 2014. g. ocjenjena kao 6. najneuspješnija Vlada u svijetu, u društvu Čada, Angole, Nigerije i Južnog Sudana. I onda oni traže interpelacije o radu ove vlade, koja je prije par dana, od strane Europske komisije, kad je Hrvatska izašla iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, stavljena uz bok, Njemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Danskoj, Portugalu i Španjolskoj.

Kao što je maloprije, kolega Borić rekao, te optužbe doživljavamo od vlade koja je Hrvatsku zadužila za 80 milijardi kuna, od vlade koja je dovela Hrvatsku, čiji je rejting, došao na razinu smeća i optužuje onu istu vladu, koja je prije par dana od strane kreditne agencije Stadnard and puls, dobila ponovno i vraćena na investicijski rejting.

Prema tome, mi ćemo se u buduće usmjeriti na argumente koji govore o kvalitetnom radu ove vlade, a ove optužbe, koje čujemo od SDP-a prije svega, govori o samim njima. Kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e tražim stanku od 10 minuta, kako bi se unutar kluba još jednom konzultirali o činjenici, da raspravljamo o uspjesima vlade, koju, čiju većinu čini stranka, za koju se upravo ispostavilo da je njihov dugogodišnji predsjednik i premjer kriminalac, koji je krao proračunski novac. Kako bi razmotrili činjenicu da je osuđen 1 čovjek, bez obzira što je on najistaknutiji i da bismo trebali povjerovati da on istovremeno, jedini, koji je krao, da on je ukrao, znači prema optužnicama 700 milijuna kuna, sve zajedno i da nitko iz njegove stranke i nitko iz njegove vlade o tome nije ništa znao. Da je on bio Pale sam na svijetu, koji je eto, imao mogućnost uzimati stotine milijuna kuna, u nekakvoj tajnosti, bez sudjelovanja onih koji su s njim komunicirali na dnevnoj bazi. Je li realno povjerovati u to ili je pravilnije posumnjati da su upravo njegovi najbliži suradnici, ne samo znali sve što je radio gospodin Sanader, nego su i aktivno sudjelovali u svim tim njegovim nečasnim radnjama.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, Vlada RH od početka svojega mandata provodi ekonomsku politiku čiji su glavni ciljevi jačanje gospodarskog rasta, održivost javnih financija i smanjivanje makroekonomskih neravnoteža. Rezultati takve politike jasno se vide u kretanju makroekonomskih pokazatelja. Naše gospodarstvo se nakon duge recesije oporavlja na stabilnim temeljima i već treću godinu za redom bilježimo zdravi, zdravi rast. Ključne sastavnice naše politike su fiskalna konsolidacija, strukturne reforme i investicije. Zadnja potvrda naših politika, konkretan rezultat što je ujedno i jedan od ciljeva programa Vlade RH objava je ugledne rejting agencije Standard & Poors da je Hrvatskoj nakon gotovo 7 godina rejtin podignut na investicijsku razinu i to sa stabilnim izgledima što je odluka koju smo očekivali do kraja mandata. Izvješćem Europske komisije za 2019. ustanovljen je izlazak Hrvatske iz dugogodišnje procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža što potvrđuje ispravnost mjera koje Vlada poduzima. Potvrđen je napredak u provođenju strukturnih reformi te je zabilježen uspjeh u provedbi svih četiriju specifičnih preporuka Europske komisije u odnosu na prošlu godinu. Podsjetit ću i da smo u 2017. izašli iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, da smo BDP od 2016. podigli za 9,5%, da smo smanjili udio javnog duga sa 80,6% na 74,5% BDP-a, a trend smanjenja javnog duga brži je od bilo koje druge članice EU. Gospodarski rast nastavio je doprinositi i smanjenju duga korporativnog sektora, ostvaren je značajan napredak u smanjenju loših kredita, a proizvodnja i uslužne djelatnosti također značajno pridonose BDP-u, a očekuje se da će osobna potrošnja ostati snažna zahvaljujući rastu zaposlenosti i plaća. Kad govorimo o fiskalnom okviru, porezni sustav učinili smo transparentnijim, jednostavnijim i usmjerenim na dijalog umjesto na kažnjavanje. Početkom ove godine nastupio je 3 krug porezne reforme, a među ostalim smanjen je porez na dodanu vrijednost za određene proizvode i to bi trebalo potaknuti raspoloživi dohodak dok bi smanjenje troškova rada za poslodavce trebalo podržati investicijsku aktivnost. Čak 85% poduzetnika u Hrvatskoj plaća najnižu poreznu stopu poreza na dobit jer smo snizili stopu sa 20 na 18% odnosno na 12% za mala i srednja poduzeća. Snižene su stope PDV-a za sve lijekove te je proširena stopa od 13% na svježe meso, ribu, voće, povrće, jaja i transport živih životinja odnosno trgovinu živim životinjama. Povećali smo neoporezivi iznos naknade za novorođenče sa 3.362 kune na 10.000 kuna, povećane su naknade za nezaposlene roditelje, proširen je krug korisnika dječjeg doplatka na 150.000 djece, uveden pronatalitetni dodatak za 3 i 4 dijete. Uskoro se uvodi obiteljska kartica, gradi se ili obnavlja oko 500 vrtića u RH vrijednost samo te investicije oko 1,5 milijardu kuna. Uvedeni su i novi porezni poticaji za istraživanje i razvoj. Uvjeti financiranja i tvrtki i građana su puno povoljniji nego prije, a neizvjesnosti koje su bile povezane sa restrukturiranjem Agrokora i koje su mogle, a po nekim vjerojatno i trebale dovesti do kompletnog gospodarskog kolapsa cijele države, sada su zapravo gotovo u potpunosti otklonjene. Zahvaljujući ekonomskom oporavku, razvidan je i oporavak hrvatskog tržišta rada te se bilježi rast zaposlenosti. Povećali smo iznos s minimalne plaće na 3.000 kuna odnosno 9% u odnosu na 2018. što je najveće jednokratno povećanje minimalne plaće od 2008. godine. Ukupno je to povećanje minimalne plaće za 588 kuna odnosno povećanje od 23,58% u mandatu ove Vlade i u pola mandata povisili smo i u gotovo dvostruko više nego prethodna vlada. U mandatu ove Vlade osnovica za plaću naših liječnika, učitelja, nastavnika, profesora, policajaca povećana je za 11,36% Prosječna neto plaća u siječnju 2016. iznosila je 5.646 kuna, a danas nešto više od 6.400 odnosno povećanje za 754 kune. Aktualna stopa nezaposlenosti u veljače 2019. iznosila je 7,5%, a u protekle dvije godine podigli smo broj zaposlenih za više od 65.000 dok se broj osiguranika povećao za 93.000. Također prosječna stopa nezaposlenosti mladih smanjena je s 50% u 2013. na 23,8% u 2018. odnosno stopa nezaposlenosti mladih je više nego prepolovljena. Vlada RH je u prve dvije godine mandata izdvojila čak 4,5 milijarde kuna za programe poticanja zapošljavanja. Ove godine uložit će se još dodatne 2 milijarde kuna u zapošljavanje od čega 1,5 milijarde za mjere aktivne politike zapošljavanja koje se većinom financiraju preko Ministarstva rada iz Europskog socijalnog fonda. Mjere samozapošljavanja smo dodatno osnažili te smo povisili iznos potpore sa 35.000 na 70.000 kuna i također uvedena je mogućnost udruživanja korisnika samozapošljavanja za do 5 osoba i tada maksimalna potpora iznosi 275.000 kuna. Kad govorimo o osiguranju održivosti i primjerenosti mirovinskog sustava provodimo cjelovitu mirovinsku reformu kojom rješavamo generacijsku nejednakost umirovljenika, osiguravamo dugoročnu stabilnost mirovinskog sustava i veće i povoljnije mirovine. U mandatu ove Vlade mirovine su ukupno povećane za 7,54%, a od 1. srpnja 2019. najniže mirovine za više od 250.000 korisnika povećat će se za dodatnih 3,13% Gospodarstvo raste i zahvaljujući snažnom rastu turističkog sektora, prihode od turizma povećali smo sa 8,6 milijardi na 12 milijardi eura, a ostvareno je od 106 milijuna noćenja, dok je, recimo u 2016.-oj taj broj noćenja iznosio 91 milijun. Gospodarstvenike smo kroz 3 akcijska plana za administrativno rasterećenje gospodarstva rasteretili za više od 2 milijarde kuna, odnosno za toliko smo smanjili administrativne namete. Liberalizacija tržišta usluga provedena je kroz preko 200 mjera uklanjanja prepreka slobodi pružanja usluga, na unutarnjem tržištu u nizu sektora i profesija. Razvijene se i EU usluge kojima se omogućava brže i jednostavnije ishođenje odobrenja za obavljanje mnogih uslužnih djelatnosti i profesija.

Od 1.4. funkcionira i državni inspektorat, znači donesen je pravnih okvir za objedinjavanje inspekcijskih poslova, što će pozitivno utjecati na funkcioniranje tržišta kroz stvaranje proaktivnog pristupa inspekcija, u kontroli poslovanja gospodarskih subjekata. Kad govorimo o EU fondova, investicije rastu i zahvaljujući povećanoj apsorpciji fondova EU, prije svega investicije u javnu infrastrukturu, udio ugovorenih sredstava iz EU fondova podignuli smo sa 9% u 2016. na 64%, koliko je to danas, nije neka velika razlika, 55% više, a cilj je do kraja godine postići 85% Do sada smo u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem i drago mi je da mogu kao Slavonac pomagati taj projekt, za razliku od vas, koji ga nažalost ne pomažete. Za Slavoniju smo ugovorili 9,2 milijarde kuna, odnosno 49% planiranih sredstava. Kad govorimo o državnoj imovini, u svrhu stvaranja pretpostavki za učinkovitije upravljanje državnom imovinom i ubrzavanja postupaka raspolaganja državnom imovinom, donesen je novi regulatorni okvir, popis poduzeća koja nisu predviđena za privatizaciju, smanjen je i racionaliziran. Kad govorimo o javnoj upravi, racionaliziranje sustava agencije i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, ukinuto je više od 40 što agencija, što ustanova, što trgovačkih društava. Fiskalni kapacitet jedinica lokalne uprave i samouprave povećan je novim Zakonom o financiranju lokalne i područne samouprave. Nekim općinama, pogotovo onim u Slavoniji, u nerazvijenim područjima su se izvorni proračuni udvostručili, a nekima čak i više od toga i naravno, uz to, ova Vlada provodi, ne samo fiskalnu nego i funkcionalnu decentralizaciju. Radi smanjenja broja državnih dužnosnika, donosi se novi Zakon o državnim dužnosnicima. U provedbi je sustavna zakonodavna i institucionalna reforma sustava strateškog planiranja i upravljanja razbojem. Priprema se nacionalna strategija razvoja do 2030., kao i nacionalna poljoprivredna strategija. Kad govorimo o pravosudnom sustavu, i danas imate primjer da pravosudni sustav funkcionira. U reformi pravosudnog sustava smanjili smo broj neriješenih predmeta za 12%, skratili vrijeme trajanja rješavanja i povećali stopu rješavanja na 104%, znači danas sudovi više rješavaju kad govorimo o predmetima koji stižu nego što zaprimaju predmete. Također, ostvareno je značajno smanjenje broja neriješenih predmeta starijih od 10 godina. Taj trend smanjenja nastavlja se i u 2019. godini. Uveli smo elektroničku komunikaciju na svim trgovačkim sudovima, usvojen je paket zakona koji će ojačati sudsku neovisnost te organizirati mrežu pravosudnih tijela te poboljšati učinkovitost pravosudnog sustava. Posebnim paketom mjera deblokirali smo preko 70 tisuća blokiranih građana, a novi Ovršni zakon koji će uskoro biti na Vladi će dodatno pomoći našim blokiranim građanima. Kad govorimo o reformi sustava obrazovanja i osposobljavanja, tu je i po izvješću EU komisije ostvaren znatan napredak. Započele su reforme obrazovanja, donesene su Izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, uspostavljenja je mreža neregionalnih centara kompetentnosti i novi model dualnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Pilot-projekt e-škole kojim je obuhvaćeno 151 škola je završen te je u završnoj fazi pripreme novog projekta e-škole kojim će se obuhvatiti sve škole u RH. U 11 ustanova za strukovno obrazovanje, započelo je provedba eksperimentalnog programa dualno obrazovanje. Kad govorimo o zdravstvenom sustavu, donesen je pravni okvir za unaprjeđenje u području zdravstvene zaštite te smjernice za bolje upravljanje kvalitetom nezdravstvenih djelatnosti. Izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti planira se jačanje primarne zdravstvene zaštite i razvoj zdravstvenog turizma. Donesen je nacionalni plan razvoja bolnica i započela je funkcionalna integracija bolnica kojom se namjerava racionalizirati bolničko poslovanje i poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi. Naravno, svjesni smo i problema, kad govorimo o financiranju zdravstvenog sektora i činimo sve, za razliku od prijašnjih Vlada da taj problem riješimo i da dugoročno osiguramo stabilnost i financije kad govorimo o sektoru zdravstvenog sustava. Ja bih ovdje sad stao jer u 15 minuta ne može ispričati sve što bi trebali reći, ali bih napomenuo jednu stvar, potrošio sam 2 sata, gospodo iz SDP-a, da nađem ovaj famozni dokument, koji je bio, teoretski, pa probajte ga vi naći na svojoj web stranici. Nažalost, kad sve zbrojimo za vrijeme vašega mandata, ono što ste nam ostavili, pričali ste da je sve bajno i krasno, ostavili ste nam definitivno ogroman pad BDP-a, isplaćena sredstva EU fondovima 0%, rast deficita, rast javnog duga, pad rejtinga na najnižu moguću razinu, igranje s platnim razredima pa snižavanje plaća ljudima koji su imali 4 ili 5 tisuća kuna. 350 tisuća nezaposlenih, kompletan pad ljudske proizvodnje ili ono što ste uporno šutjeli, a građani nisu zaboravili, gospodo, pa vi ste bili ti koji ste uništili budžet svih hrvatskih građana, podizanjem PDV-a sa 23 na 25% To ste se malo zaboravili, ali nema veze. I pogriješili smo, ispravljamo vaše greške. Svaka škola se skupo plaća, pa tako i naša, jedina koja se ne plaća je ona škola od Davora Bernardića koja, iako košta 263 tisuće kuna, ta je valjda jedina besplatna u RH.

Imamo 28 replika, tako da idemo. Prvi je kolega Grmoja, izvolite. Poštovani ministre, odnosno poštovani potpredsjedniče Vlade, hvalite se činjenicom, odnosno rastom BDP-a, znači hrvatski BDP, otkako hrvatsku Vladu vodi ova osovina HDZ i HNS je počeo značajno usporavati. Primjerice 2016. za mandata premijera Oreškovića rastao je po stopi 3,5% a 2018. je već usporio na 2,6% To govori o vašim rezultatima, odnosno o radu ove Vlade. A kada govorite o tome da pravosuđe funkcionira, tako smo vas mogli čuti ovdje, znači 10 godina je trajao ovaj proces Ivi Sanaderu i vi tvrdite da pravosuđe funkcionira. Kakvi su podaci? Europske komisije iz 2018. od čak 60% znači ima ova Vlada, odnosno u Hrvatskoj je prisutna korupcija pravosuđa.

Želite odgovor? Izvolite. A s obzirom da niste slušali, ponoviti ću još jednom, za vrijeme mandata ove Vlade, BDP je narastao ukupno 9,5% U zadnjem izvješću Europske komisije posebno je pohvaljen napredak u sektoru pravosuđa. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Vlade, niste se posebno osvrtali na demografsku politiku, međutim, sigurno ćemo se svi složiti da je ta politika jako važna za razvoj RH, uostalom jedno ministarstvo i nosi ime odgovarajuće. No, ako se pogleda nacrt Energetske strategije naći ćete projekcije demografskog razvoja do 2050. za RH i te projekcije se kreću između brzog i jakog i još bržeg gubitka odnosno depopulacije Hrvatske. I za mene je ova dakle prilično demotivirajuća ali službena prognoza uz ništa drugo nego određena najava demografskog neuspjeha, dakle neuspjeha demografske politike, odnosno izostanak te politike uopće. Molim vas da se dimenzionirate na minutu, da vodite računa o tome. Evo izvolite. Pa još ću jednom ponoviti da smo kada govorimo o demografskoj, demografskoj politici, od izgradnje vrtića, od svjesnosti situacije u kojoj se nalazimo milijardu i 700, odnosno milijardu i 800 milijuna kuna na svim razinama godišnje se ulaže upravo u sektor demografije. Sve moguće naknade su povećane i naravno ne mogu se rezultati vidjeti u roku jedne godine ili dvije godine, ono što ipak pokazuje neke pozitivne pokazatelje da ipak prošle godine u 2018. imamo veći broj novorođene djece nego u prijašnjim godinama što nam daje nekakvu nadu da ove stvari koje radimo, iako će dati rezultate tek dugoročno da će oni biti vidljivi nadam se u nekakvom dužem razdoblju će Hrvata i Hrvatica mladih i onih drugih biti više u Hrvatskoj u budućnosti. Kolega Ante Babić, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kažete poštovani ministre porezni sustav smo činili jednostavnijim i transparentnijim točno u tri kruga porezne reforme, zapravo ovdje nema niti jednog načelnika i gradonačelnika koji ne može reći da mu povećana nisu proračunska sredstva jer smo se odrekli poreza na dohodak općinama i gradovima. Ali smo zato i, sa 1.1.2019. godine dodatno rasteretili građane za 3 milijarde kuna, smanjili smo PDV sa 25% na 13% i zapravo potrošačku košaricu učinili prihvatljiviju hrvatskim građanima s obzirom na PDV i na svježe meso, voće, povrće i pelene ali treba reći i da smo smanjili PDV na lijekove sa 25 na 5%, odnosno porez na nekretnine sa 4 na 3% Dakle ovo treba ponavljati koliko god bude trebalo jer ako se sjetimo onoga što su radili kukuriku koalicija i njeni partneri zapravo doći ćemo do rezultata koji fasciniraju. Hvala. Odgovor, izvolite. Kolega Tolušić? Ministre, ništa? Dobro. Kolega Pranić, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče Vlade, podržavam sve nabrojeno i sve pozitivno što je učinjeno ali u vašem izlaganju kojeg sam pažljivo slušao nije apsolutno ništa rečeno o reformi svih reformi u Hrvatskoj, to je reforma javne uprave. Žao mi je što ovdje nema ministra uprave, poglavito kada znamo da je prema gospodarskom indeksu konkurentnosti, Svjetskog gospodarskog foruma Hrvatska po efikasnosti javne uprave među zadnjim uspješnim zemljama svijeta. U rangu smo Venezuele i drugih afričkih zemalja. Da podsjetim 2015. Sabor je usvojio Strategiju razvoja javne uprave, 2016. Vlada je usvojila akcijski plan, 2017. došla je potvrda iz Europske komisije gdje nam je odobreno 870 milijuna kuna bespovratnog novca za reformu javne uprave. Godišnje ostanemo bez 65 tisuća stanovnika, prirodnim prirastom još i više a javna uprava buja. Ako mi možete logički objasniti to. Hvala gospodinu Praniću. Pa naravno, ne slažem se s vama, mislim da u sektoru javne uprave, tu možemo računati, pa u neku ruku i lokalnu upravu, od zakona koji su doneseni ili koji su u pripremi, od EU projekata koji su pripremale prijašnje Vlade, ova Vlada ih konačno provodi, jedinstvenog upravnog mjesta, centra dijeljenih usluga i svih onih eu projekata koji se financiraju i koji funkcioniraju od depolitizacije javne uprave, znači zakon o državnim dužnosnicima koji rješava kompletnu priču, Zakon o državnim službenicima koji je apsolutno u pripremi i sve stvari koje želimo napraviti i drugačiji sustav nagrađivanja naših državnih službenika ide s tim da imamo profesionalniju, kvalitetniju, nadam se i puno, puno efikasniju upravu nego što imamo do sada. Uprava sigurno mora ostvariti ozbiljniji napredak nego što je bilo zadnjih 10-ak ili 15 godina. Kolegice Čikotić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vlade, moram primijetiti, kada ste čitali ovo obrazloženje vlade, što tako vlada dobro radi, ni sami niste vjerovali u to. To se vidjeli u svakoj vašoj rečenici. Najveći BDP će Hrvatska imati, onda kada nas ostane što manje, jer jedino što u Hrvatskoj raste je BDP po glavi stanovnika, a to je zato što se stanovništvo raseljava i iseljava. Isto tako kada govorite o demografiji, koliko ste poduzeli dječji doplatak, 200 kn, a za zadnji zakon o financiranju promidžbe političkih stranaka, zapravo ste dali 5000 kn za političko djelovanje po predstavniku u županiji, 2400 kn po djetetu, 5000 kn za predstavnika. Vidi se na šta ova vlada troši novac. A što se tiče reforme javne uprave, pa napravili ste akciju, premještaj, iz agencije po radnom mjesto u ministarstvo, odakle su mnogi potekli.

Uvažena gospođo Čikotić, vi nam u tome, sigurno ništa niste pomogli, dok ste bili u Ministarstvu uprave, a niti u Ministarstvu regionalnog razvoja, tako da, molim vas, nemojte vi govoriti o rezultatima. Ja sam svoj dio, što se tiče demografske obnove, odradio, a nadam se da ću moći napraviti još neke stvari u budućnosti. Opet se vraćam na milijardu i 800 milijuna ku na, koje u lažemo u demografiju na sve moguće načine i vrlo je nekorektno to uspoređivati sa nekim drugim stvarima.

Ne, ne, ne, ja ću se očitovati, nije bilo povrede poslovnika, vi ste ovdje reagirali kao replika. Spomenuli ste i to što mi je posebno zanimljivo, da osobno osjećate, pa ovdje sve vrvi iz osobnih optužbi, iz svih oporbenih klubova, tako da vas, molim, a i isto tako iz vladajućih. Tako da vas molim, da na takve stvari ne reagirate, zloupotrebljavajući poslovnik, pa vam dajem opomenu. Sad je na redu, poštovani kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Vlade. U svojoj ste raspravi govorili o PDV-u i na to se referirao i vaš stranački kolega gospodin Babić i govorili ste o slavodobitnim rezultatima, smanjenja PDV-a na određene proizvode. Međutim, statistika govori nešto sasvim drugačije. Statistika govori da je u siječnju na godišnjoj razini porasla cijena mesa. Statistika kaže, da je na godišnjoj razini porasla i cijena ribe, voća, mliječnih proizvoda, a po onome što sam uspio pronaći, rekorder je povrće, koje je na godišnjoj razini poraslo za 4,6% E sada ja vas pitam, vi ste slavodobitno najavljivali, prije donošenja tog poreznog paketa da ćete osobno progoniti sve one koji ne smanjuju cijene.

Pa prije svega, baratate standardno netočnim podacima, opet vam kažem, vi ste zadnji koji trebate govoriti o PDV-u vi ste ga i gospodin Bernardić podigli sa 23 na 25% u vrijeme vašeg mandata. Naša statistika govori drugačije, puno proizvoda je smanjeno, odnosno, stavljena je snižena stopa poreza na dodanu vrijednost još u 12. mj. prošle godine. Neke stvari se statističke drugačije gledaju u podacima Državnog zavoda za statistiku, ono što mi provjeravamo, ima nekih odstupanja, ima trgovačkih lanaca, koji su to sve ispoštovali, svi oni koji odstupaju, će zasigurno završiti na stupu srama.

Kolega Grbin, izvolite, povreda poslovnika. Zahvaljujem uvaženi gospodine predsjedniče. Povrijeđen je čl. 236. poslovnika, budući je uvaženi potpredsjednik, pardon ispričavam se 238. lapsus moj, budući da je uvaženi gospodin potpredsjednik Vlade, uvrijedio Državni zavod za statistiku, budući podaci koje sam ja našao dolaze sa stranice Državnog zavoda za statistiku. Kolega Grbin, u čl. 238. ne piše da se ne smije uvrijediti Državni zavod za statistiku, tako da ću vam morati dati opomenu, jer ovo je bila čista replika, čista replika. Idemo mi dalje, sada je na redu kolega Maras, izvolite. Gospodine Tolušić u ovom svojem ekspozeu, vjerojatno, ste omaškom propustili se referirati na sva zla koja je HDZ nanio RH u proteklom periodu, danas je jedno izašlo na svjetlo dana, a to je krađa HDZ-ovog predsjednika Ive Sanadera, a pošto ste vi projekt gospodina Kirina, koji se je hvalio kako je za Fima Mediju isisavao novce iz Ministarstva unutarnjih poslova, zanima me da li bi se moglo zaključiti da je isisavanjem novaca Fimi Medijom iz Ministarstva unutarnjih poslova, kao projekt financiran današnji potpredsjednik Vlade. Hvala gospodine Maras, mislim možemo u revijalnom tonu, ako hoćete, nije problem, tko god je osuđen, osuđen je za svoja djela i tako treba biti i drago mi je da je tako. Nemojte molim vas, po vašem osuđenim članovima, jer ih imate na pretek i nemojte sami sebi skakati u usta i govoriti stvari iza kojih sami ne stojite. Imate niz kolega, koji su vam danas predsjednici gradskih odbora, ne znam jel čuje to predsjednik stranke a koji su pravomoćno osuđeni. I vama je to normalno i sad nekog tu prozivate za neke druge stvari, pa mislim, nema problema, ja mislim da možemo raspravljati o meritumu, možemo i ovako, mislim da je ovo loše ali ako hoćemo i tako, možemo i tako, hvala. Molim vas samo potpredsjedniče da zastupnice i zastupnike ne nazivate dečkima i curama nego zastupnicima i zastupnicama. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Ne, ne, da se ne bi to pretvorilo onda u tu vrstu rasprave, molim da držimo do digniteta svih koji ovdje sjede. Sada je na redu poštovani kolega Pernar, izvolite. Uvaženi predsjedavajući, uvaženi predstavniku Vlade. Vi ste trenutno ministar poljoprivrede a vašeg premijera predstavljaju kao uglednog borca protiv korupcije, velikog europejca.

Prije svega, opet kažem ako ćemo se spuštat na osobnu razinu, mislim da to nije dobro i ne trebamo to raditi. Mirovinski sustav nije bio održiv, zato smo ga reformirali, ja bi volio i možda bi bilo bolje da svi idu u mirovinu sa 50 g. ali nije to mogao i ne može sustav izdržat. Mislim da to dobro znate, ako vam nije nešto jasno, tu je g. Pavić, kad god želite doći u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava da vam sve pojasnimo, da vam sve pokažemo. To nije priča za vas i za mene nego nadam se za našu djecu koja će imat neku mirniju i ozbiljniju starost a ne kako bi trebalo bit da je ostao sustav kakav je ostao. Sve mjere koje poduzimamo, naravno da nema vidljivih rezultata u nekim segmentima ima, u nekima nema, u roku godinu ili dvije nije se ovo ni desilo u roku godinu ili dvije. Sve što činimo u sektoru poljoprivrede, gospodarstva, uprave, pravosuđa će dati rezultate i drago mi je da to i građani ove države prepoznaju barem po rezultatima ankete.

Sada vidimo da veledrogerije su značajno ukazale na dugovanja koja iznose prema njima oko 2 milijarde pa bi ja postavio jedno vrlo jednostavno pitanje. Zašto Vlada ne reagira na isti način pa da riješe ta dugovanja da rasteretimo bolnice jer evo danas kod mene je u županiji dvije bolnice, imaju dugovanja, znači negativan financijski rezultat, skoro 200 milijuna kuna i obaveza preko 200 milijuna, time srozavamo i kvalitetu usluge prema pacijentima, ugrožavamo lokalno gospodarstvo a i sam premijer je rekao da je akcijski plan ove Vlade da spusti ta dugovanja a vidimo da ona rastu pa bi molio odgovor. Što se tiče protestiranih jamstava od 3,1 milijardu kuna koliko je ova Vlada nažalost platila u 12. mj. prošle godine i u 1. mj. ove godine, ja bi volio da ih nismo platili, nažalost platili smo ih za isporučene, neizgrađene brodove što su neki zaboravili ali su to jamstva koja se moraju platiti, država nije mogla ih ne platiti. Naravno, dug u bolničkom i zdravstvenom sustavu postoji desetke godina, mi ga pokušavamo smanjivati bi je jedan neuspješan pokušaj izdvajanja iz riznice koji po meni nije uspio, radimo sve na tome da taj i taj sustav i te probleme saniramo i pokušat ćemo i sigurno ćemo riješiti dugove koji su dospjeli preko određenog roka a i sve ostalo. Ali jednostavno trebaju stvari odraditi na pravi način i polako i kako treba. Sada je na redu kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, govorite kako je sve lijepo, bajno, sve je pozitivno, međutim dok turizam raste, uvoz raste. Znači 3 milijarde eura se približava uvoz hrane, u isto vrijeme za milijardu i pol manje uvozimo što znači da je poljoprivreda apsolutno u kolapsu. Kad govorite o zdravstvu, u zdravstvu u Dalmatinskoj zagori nemamo pedijatra, nemaju gdje roditelji pregledati svoje dijete. Samo molimo boga da se ne dogodi slučaj Metković. Znači imamo ogromne probleme ministre, te probleme saslušajte, nije sve bajno. Ja znam da vi želite prikazati ali otvorite oči pred ovim svjetlima i znajte u Dalmatinskoj zagori, evo kolega Babić će potvrditi, kolega Šipić da nije sve bajno. Da krajevi izumru. Da, znamo da je problem i te probleme rješavamo za razliku od svih prijašnjih Vlada. I u Slavoniji, i u Lici i u Zagori i gdje god možemo, sviđalo se to vama ili ne. Hvala. Poštovani kolega Tolušić, puno ste govorili dakle o svojim uspjesima međutim niste se pohvalili jednim uspjehom to je kršenje naredne volje i zapravo zatiranje referenduma Narod odlučuje o izbornom sustavu. Dakle vi ste izbjegavali govoriti o tom pitanju, dakle o tome je govorio g. Lovre Kuščević, ja vas sad ovdje pozivam da javno kažete šta mislite o činjenici da je izborna volja naroda referendumom skršena, dakle netransparentnim postupkom vašeg prebrojavanja glasova i ne uvidom u navodno ne važeće potpise. Odgovor izvolite. Pa mislim standardno imamo krivu informaciju vi i ja.

Zahvaljujem. Žao mi je što ste ovdje i morate odgovarati na pitanje u vezi zdravstva jer odgovora pravoga mi već jako dugo nemamo, nikakva strukturna reforma u području zdravstva nije izvršena. Trenutno je 8 milijardi deficita, svaki mjesec duga, svaki mjesec 150 milijuna novih, ali ću vam reći nešto skandalozno što se dogodilo ovih dana.

I znate što je napravio? Ponovno je pisao dopis sudu u Bjelovaru da bi na to sada reagirao od prije par dana, predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa i rekao da je to ponovno uplitanje u ono što zapravo nije njegova ingerencija. Umjesto da riješi liječnike jer je to 3 milijarde kuna koje će morati isplatiti [[Upadica: Hvala vam.]] Ministarstva zdravstva liječnicima [[Upadica: Hvala kolegice Strenja.]] on ponovno pokušava utjecati na sud. Sramotno. Onda ćemo sada 13 replika, kolega Grčić, izvolite. Hvala g. predsjedniče, potpredsjedniče Vlade, vi znate jako dobro da je gospodarski rast u Hrvatskoj od sredine 2014. godine i najviša kvartalna stopa ostvarena do sada je u 3. kvartalu 2015. godine 3,5%. to možete provjeriti i nadam se da vam neće trebati 2 sata za to, međutim, nešto drugo sam vas htio pitati. Dakle, kako tumačite da uz sve ovo što ste vi nabrojali, da je mirovina za milijun i 200 tisuća umirovljenika u prosjeku 2450 kuna trenutno, da rastu cijene plina, struje, komunalija, da ljudi već sada preko pola svoje mirovine plaćaju za režije. Kako mislite da umirovljenici mogu živjeti za 1300 kn cijeli mjesec? To ova vaša reforma ne rješava, to je poanta.

Prosječna mirovina je 2650 kuna i mala je i sigurno treba biti veća i radimo da bude veća i mi smo je povisili i vi ste je vjerojatno povisili, ako iz onih svih minusa koje sam vidio u vašim izvješćima, nisam baš u to u potpunosti siguran i učinit ćemo sve da te mirovine budu veće u budućnosti. Zato što niste mogli. Mi strukturirano polako, na normalan način to povećavamo, da ne uništimo državni proračun. A svjesni smo apsolutno da su to iznimno mali iznosi s kojima naši umirovljenici žive i učinit ćemo sve da ti iznosi budu veći i da budu bolji za naše građane. Hvala predsjedniče Sabora. Ako se sjećate kad je bilo donošenje zakona iz poreznog paketa reformi, da sam rekao da smanjenjem PDV-a na prehrambene proizvode se neće postići željeni efekti, čak sam i poderao ovdje zakon, aludirajući na to da niškoristi od tog zakona, a evo sad nakon 3 mjeseca mogu reći da sam bio u pravu i da ministar Marić, a i Vlada nije uspjela u želji da se smanje cijene prehrambenih proizvoda, poveća kupovna moć naših građana i digne poljoprivredna proizvodnja, jer poljoprivredna proizvodnja je rasla svega 3% Cijene poljoprivrednih prehrambenih proizvoda prema uvaženom ekonomistu Šonju su pale svega 0,9%, kad je riječ o grupi hrana, to je nekih između 3,5% na mesu, 4,5% na povrću. Što planirate učiniti? Ništa niste napravili, osim što građani i dalje idu u Bosnu i Srbiju kupovati hranu? 9,3% je smanjena cijena za voće, 3,5% za meso, u što su uračunate i mesne prerađevina na koje nije spuštan PDV, on je spušten samo na svježe meso. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja ću krenuti od projekta Slavonija. Projekt Slavonija je čisti PR. Čisti. Ovo je samo popis svega što rade LAG-ovi, razvojne agencije i svi mogući drugi projekti, to vi i svatko tko se imalo bavi EU fondovima i te kako dobro znate, iako vam ja vjerujem da vi ponosno sudjelujete u spinovima i neistinama. Ali, hajmo pričati o ovim reformama. Jedan medij otkriva, lavina tužbi zbog natječaja za EU fondove u poljoprivredi, Hrvatskoj prijeti šteta od pola milijarde kuna. U ... [[Govornik se ne razumije.]] je upisano zemljište zrcalne tvrtke Belje Plus d.o.o., iako po informacijama koje imaju, jedna udruga OPG-ova, općina Petlovac nije potpisala Aneks ugovora. Ili potpora farmerima 1,2 milijarde kuna, a nikad manja proizvodnja. Ili, podaci koje je nedavno dobila Marijana Petir su točni, Hrvatska se nalazi po isplatama na 22 mjestu [[Upadica: Hvala vam.]] sa 25% isplaćenih [[Upadica: Hvala kolega Hajduković.]] korisnicima, mogu vam do sutra nabrajati. Odgovor, izvolite. Pa mogu i ja vama nabrajati tako rast poljoprivredne proizvodnje, na 17 milijardi kuna, 10-ak % više nego u nekakvim prijašnjih razdobljima. 90% raspisanih natječaja iz programa ruralnog razvoja, 60% ugovorenih, 30% isplaćenih u projektu Slavonija, ugovoreno 9,2 milijarde kuna. Svjetska banka u svojim izvješćima posebno naglasila i pohvalila projekt Slavonija, dala posebnu tehničku pomoć, također i kao povjerenica za regionalnih razvoj, koja je i bila u Slavoniji tamo i govorila o tom programu + svi projekti koji se rade + hladnjače koje idu u Slavoniju + program ruralnog razvoja gdje je većina novca zapravo i otišla u Slavoniju.

Upravo ova Vlada je dala poseban značaj demografiji kroz Ministarstvo demografije, ali i niz zakona koje smo donijeli upravo ovdje u HS-u pa smo, pa su se time povećale potpore za rođenje djeteta za 50%, za drugih 6 mj. Povećana je novčana naknada za nezaposlene roditelje, proširen je krug korisnika dječjeg doplatka, pronatalitetni dodatak od 500 kuna za 3. i 4. dijete, ovaj čas se obnavlja i gradi preko 300 vrtića u RH, 4,5 milijarde kuna je uloženo za poticaj zapošljavanja, a ovdje ću se osvrnuti upravo i na projekt Slavonija, Srijem i Baranja, gdje je do sada ugovoreno 9,2 milijarde kuna za Slavoniju, što je zasigurno jedna lijepa brojka, naravno da očekujemo i puno više. Pa evo, samo kao jedan odgovor na vaše izlaganje, samo ću dopuniti samo stvarima iz Ministarstva poljoprivrede, od ovih priča koje ste vi nabrojali, 200 vrtića gradi Ministarstvo poljoprivrede i to uglavnom u općinama koje do sada vrtića nisu vidjele i nisu imale i to je golem napredak za onu djecu koju žive u tim naseljima i zasigurno će doprinijeti da ti ljudi ostanu tamo živjeti i da ta djeca idu u te vrtiće. Napomenuo bih mjeru za mlade poljoprivrednike gdje smo zadnji natječaj odobrili sve koji su se javili i u svim natječajima zapravo dajemo prednost mladim poljoprivrednicima, njima financiramo veće iznose u sustavu potpora i kad govorim o izravnim potporama i potporama iz programa ruralnog razvoja.

Uvaženi potpredsjedniče Vlade. Veći gotovo 3 desetljeća svjedočimo neuspješnim sanacijama dugova u zdravstvu i htio bih konstatirati činjenicu da je samo u mandatu ove Vlade zdravstvu isporučeno dodatnih 3,2 milijarde kuna, a sve da bi u ovom trenutku ponovno zdravstvo probilo proračun za još 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Znači samo u mandatu ministra Kujundžića, odnosno u vašemu mandatu, u nepunih 2,5 godine ova Vlada je sebi na vrat natovarila katastrofalnih 5 milijardi i 400 milijuna kuna neplaniranih troškova, što je još više nego za Uljanik.

Hrvatska Vlada čini sve da hrvatski zdravstveni sustav bude održiv, da naši pacijenti imaju dovoljno lijekova koliko im treba, gradimo 50-ak bolnica u RH, financiramo specijaliste, osiguravamo uz pomoć lokalne i regionalne samouprave stanove i druge kapacitete koji su im potrebni i činimo sve uz hitnu medicinu koju gradimo uz sva druga usavršavanja da taj zdravstveni sustav bude što bolji. Naravno da ima puno problema u svemu tome, ima, ali te probleme pokušavamo riješiti i boriti se da nađemo pravi način kako te izazove i riješiti. Kolegice Turina-Đurić, izvolite. Pa evo, ja bih rekla nakon vašeg izlaganja da bi svatko tko nije slušao kolege prije tog izlaganja, odnosno Interpelaciju rekao da živimo u obećanoj zemlji, u zemlji u kojoj je poželjno živjeti, ali ono što je ocjena rada ove Vlada, mislim da govori sve. Broj odseljenih stanovnika RH u posljednjih 2 godine. Oni su dali ocjenu rada ove Vlade, rekavši sasvim jasno da ne žele živjeti u zemlji kojom se upravlja na način kako upravlja HDZ, a najbolji primjer kako upravlja HDZ unutar ove države gdje Vlada oduvijek je Ličko-senjska županija, gdje je sve manje ljudi, gdje svi ljudi koji tamo žive rade u državnim firmama ili u firmama koje su povezane sa državom. Nema odgovora pa idemo na kolegicu Sanju Puticu, izvolite. Evo vi potpredsjedniče hrvatske Vlade danas u Saboru konkretnim brojkama, a onda je bilo vrijedno čuti te brojke utoliko što je i oporba, vjerujem, svjesna svojih nemogućnosti i Vladinih mogućnosti. Tko želi reformske procese za naše sugrađane, najbolje se danas vidi iz saborske rasprave jer mi kao saborski zastupnici, a i javnost danas svjedočimo još jednoj uzurpaciji vremena rada ovoga Sabora jer umjesto da donosimo zakone, raspravljamo o zakonima koje je Vlada u smislu daljnjih reformi već uputila u saborsku proceduru, danas još jedanput ovdje gubimo vrijeme na nečemu što je i te kako svima jasno, a građanima pogotovo na njihovom standardu. Nema odgovora. Onda idemo na poštovanu kolegicu Lukačić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Meni je izuzetno drago da ste vi spomenuli Europski socijalni fond i sredstva koja su povućena iz njega za zapošljavanje u okviru Ministarstva rata i mirovinskog sustava. Svi znamo koliko su mjere aktivne politike zapošljavanja dobro prihvaćene i koliko su već do sad donijele dobre rezultate. Ja ću samo spomenuti kratko nekoliko dobrih stvari koje u ove dvije i pol godine ova Vlada samo za osobe s invaliditetom učinila. Isplaćeno je 180 milijuna kuna za poticanje zapošljavanja. Od toga je samo u 2018. 81 milijun kuna za integrativne i zaštitne radionice i ne stignem više [[Upadica: Hvala.]] ali samo ću spomenuti osobnu invalidninu [[Upadica: Hvala vam.]] povećanje 200 milijuna kuna. Hvala vam lijepo. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade. Potrebno je uvijek i stalno napominjati da je cilj ove Vlade trajan gospodarski rast, održivost javnih financija, stabilnost, što dokazuje sve ovi rejtinzi koji su se podigli i to u mandatu ove vlade 2 puta a ne smijemo zaboraviti, da je u mandatu 2012.-2015. dva puta smanjen rejting. Isto tako moramo reći da je gospodarski rast naše države 2,6, 7% ovisno o godini, ali i o makroekonomskim kretanjima, a da je to značajno više u odnosu na prosjek EU. Isto tako trebamo reći da je industrijska proizvodnja u zadnja dva mjeseca isto tako narasla. Idemo dalje, poštovani kolega Sokol. Samo mikrofon. Hvala gospodine predsjedniče. Pa gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, dosta je rečeno ovdje u pravosuđu, pa evo, ja bih samo iznio brojke, što kolege iz SDP-a baš ne vole previše, a to je da smo na kraju 2015. imali 559 tisuća neriješenih predmeta u pravosuđu, a na kraju 2017. ta brojka je bila za 97 tisuća manje. Znači imali smo za nekih 20% manje neriješenih predmeta, nego kada nas je SDP srećom oslobodio svoje vlasti. Tako da mislim, da to dovoljno govori o tome, kakvo, tko doista provodi reformu pravosuđa, tko brine o države, tko provodi strukturne reforme, a tko koristi ovu sabornicu da bi dobio malo medijskog … [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Možda samo da podebljam taj podatak vezan uz pravosuđe. Znači, smanjenje broja neriješenih predmeta, starijih od 10 g. u 2007. smanjenje od 16% na općinskim sudovima od 23% na trgovačkim sudovima, dok je u 2018. u odnosu na 2017. došlo do daljnjeg smanjenja broja predmeta i to od 23%, na općinskim i 13% na trgovačkim sudovima. Ja bi volio, da je SDP-ova vlada bila toliko sposobna, pa je te sve probleme riješila i te zaostatke u predmetima, a ne još povećala taj postotak u odnosu na onaj koji je bio prije njih. Hvala. Sada je kolegica Glavak, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče, malo je utihnula ova lijeva strana sabornice, možda se u onoj fazi preračunavam, pa onda ako već spominjem nešto o računima i brojkama, samo bi se htjela kratko referirati na nešto što eto, u mom Međimurju značajno odjeknulo, a tiče se zdravstva, koje nastojimo popraviti, čuli smo to i u vašem izlaganju, dakle, samo preko 100 milijuna kuna u Međimurskoj županiji, u protekle dvije godine, ulaganja kakvih nije bilo proteklih 20-tak godina. Vi ste se kratko referirali segment poljoprivrede, pa bi voljela samo malo da ga dopunite, da podsjetite što je u onom reformskom smislu i zakonodavnom smislu donešeno iz sektora poljoprivrede i 314 mjera ukoliko se ja ne varam, biti će ove godine vrijednih 626 milijuna kn. Kada to sve uzmemo u obzir, tu onda možemo reći, netko me isključuje ne, tu onda možemo reći, da imamo i one dodane vrijednosti od članstva u EU, o kojem danas nismo puno govorili.

Sada je kolegica Glasovac, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vlade, vidi se da su vam lijepo pripremili u izvješću ovaj dio vezano uz obrazovanje, pa ste vi tako istaknuli, jer su vam tako pripremili, da ste završili pilot projekt digitalno zrelih škola, da to je točno, međutim, nisu vam rekli, da je taj projekt vezan 307 milijuna kuna, u svojoj prvoj fazi, pilot fazi, zapravo nešto što je naslijeđeno, od vlade Zorana Milanovića. Drugo, istaknuli ste regionalne centre kompetencija, koje ste uspostavili, to su vam lijepo napisali, no također nisu vam rekli, nisu vam napomenuli, da su preduvjeti, za to, također i u operativnim programima, dvama, posebno ističem … [[Govornik se ne razumije.]] a vi to dobro znate, su isto tako, nešto što je naslijeđeno.

A centre kompetencija uz dužno poštovanje, s obzirom da su osnivači škola u većini županije u mojih 8 g. dok sam bio župan, a 4 godine za vrijeme vašeg mandata niti jednom niste zvali župana u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, i niti ni jedno, pismeno, usmeno ili kako god golubom pismonošom, niste razgovarali i pričali o centrima kompetencija. Uvaženi potpredsjedniče Vlade, vi ste u svojih 15 min iznijeli čitav niz pozitivnih kretanja koje stoje. Raste. Pada nezaposlenost? Pada. Čak je vidljiv i europski nalaz, pogotovo u onom dijelu ruralnoga razvoja. Međutim, usprkos svih tih krucijalnih uspjeha, u onoj ligi u kojoj Hrvatska igra danas, a to je EU, dakle, ne jučer, nego upravo danas, mi smo i dalje po svim pokazateljima pri dnu ili na samome dnu. Dakle mi smo još uvijek zemlja koja ima jednu od najneučinkovitijih javnih uprava, mi smo još uvijek država koja je najcentraliziranija u EU od 10,7 milijardi EUR-a EU fondova tek svaki 5 EUR-o je došo do krajnjeg korisnika. Pa vas pitam gospodine Tolušiću, kako to? Netko je kriv i za to. Hvala, pa čudi me da se da se baš vi javljate jer smo nekoliko puta razgovarali i potpisali ugovore za vašu općinu i u vašoj općini se financira, što, vrtić i što još, još neke stvari upravo kad govorimo o sektoru programa ruralnog razvoja i drago mi je da je tako. Ja bi volio da 2015. kad je taj program ruralnog razvoja usvojen, da su tad raspisani natječaji za vrtiće, da ste vi dobili novce 2015. ali ne dobili ste ih tek 2018. jer nitko nije 2015. prstom mrdnio u vezi toga. Ponovo ću reći brojke 90% ukupnih natječaja kad govorimo o programu ruralnog razvoja raspisano, 60% ugovoreno, do kraja godine nadam se 90% i negdje oko 30% nešto malo više je već isplaćeno krajnjim korisnicima. Ove godine ćemo raspisati 100% natječaja i nadam se do kraja iduće godine isplatit možda i 100% hrvatskim poljoprivrednicima.

Hvala lijepo. Kolega Matelja, ovo je bila replika ovo nije bila povreda Poslovnika, tako da vam dajem opomenu.

Prvo Vlada RH dužna je u roku 15 dana izvijestiti sabor o dosadašnjem provođenju nacionalnog programa reformi i drugo Vlada RH dužna je svaka 2 mjeseca Hrvatskom saboru podnositi izvješće o provođenju nacionalnog programa reformi. Po ovome što ste vi rekli vi jedva čekate da se ovi zaključci i naša interpelacija prihvati da nam podnosite izvješća da se možete pohvaliti kako se provode te reforme. To bi bio logičan zaključak, jel tako, eto vidite.

Ako vas mogu zamoliti imamo još odgovor na repliku i dvije replike pa ćemo onda nakon toga da završimo ovaj blok. Gospodine Bauk, ja se s vama apsolutno slažem čim se usvoji interpelacija kad budete imali većinu u saboru, bit će nam drago da na sve to odgovorimo. I šta ste još pitali?

Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče drago mi je da ste iznijeli međutim, one njima ništa ne znače jednostavno oni se dođu ovdje malo zabaviti s ovim interpelacijama i onda na kraju kad je glasovanje zaključe da se nisu skupili i da je za to kriv HDZ. Kao i svaki puta do sada. E sad ste spomenuli taj Plan 21, znate šta su oni napravili s tim, oni su u zadnjoj godini mandata utvrdili da je to bilo jedno figurativno rješenje ili nekakav dokument i da oni nikome nisu ništa obećali. A kad nikome ništa ne obećaš, ništa nisi ni radio, nisi ništa ni trebao napraviti. I naravno da su oni sebi izgledali uspješno. I to od njih nitko ne može u tome demantirati. Evo slučaj mirovinske, oni donesu 2014. godine 67 godina ide se u mirovinu i onda kažu vi ništa ne radite po mirovinskoj reformi, mi njima ponudimo reformu, oni budu protiv, izađu vani i sad kaže pozvat ćemo sve članove da to potpišu da smo protiv toga što smo predložili 2014. godine [[Upadica: Hvala vam.]] i onda se čude da dobiju 3% u Ličko-senjskoj županiji. Nema. I onda idemo na zadnju repliku poštovani kolega Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine potpredsjedniče Hrvatska je proteklih nekoliko mjeseci izašla iz mjera prekomjernog deficita, nema više makroekonomske neravnoteže i povećan je krediti rejting. I da je istina ovo što smo slušali u protekla 2 sata sa one strane sabornice mi bi danas bili debelo u mjerama i Europske komisije, a kreditne agencije bi nam debelo smanjile rejting. Koji je razlog da su oni ovo Hrvatskoj napravili, da li su njihovi podaci točni ili su točni podaci koje slušamo svaki dan? I još nešto, ovo što se govori u ovoj sabornici ostaje zapisano, pa tako su se neki 2012. hvalili da su restrukturirali hrvatsku brodogradnju i da više neće trebati ulagati novce, pa su onda 2014., 2015. na brzinu upumpali 3,5 milijarde. Naravno da Europska komisija i rejting agencije nisu dali Vladi ovoliku podršku zato što Vlada nije radila ništa, nego upravo suprotno zato što puno radi. U ovom segmentu rezultati se vide i svi pokazatelji su pozitivni za razliku od prijašnjih pokazatelja koji nisu bili pozitivni koliko god se netko ljutio, ljutio na sve to. Mi želimo strukturiran, stabilan, normalan gospodarski rast i napredak u svakom segmentu. Ne donosimo odluke preko noći, pokušavamo stvari promisliti na pravi način i tako se boriti s problemima. Ovaj gospodarski rast i sve ovo što imamo, sve ove probleme uz Agrokor, uz sve ove stvari su se te stvari uspjele ostvariti, Agrokor o kojem više uopće ne pričamo, gdje smo stvarno mogli imat kolaps, ne hrvatskog gospodarstva kad govorimo o Agrokoru, nego kompletnog financijskog sustava u Republici Hrvatskoj, uz sve to podignut rejting na investicijsku razinu, izašli iz svih mogućih problema u kojima smo bili, i ostvarili suficit državnog proračuna. Sada ću zamoliti kolegu Vučetića da obrazloži stanku, zahtjev za stanku, i hvala još jednom na razumijevanju. Zamolio bih u ime Kluba nezavisnih zastupnika stanku u trajanju od deset minuta. Pažljivo smo slušali ovo sve što se događalo i način na koji je podpredsjednik Vlade odgovarao, pa mi se čini da bi možda trebalo i razmisliti o tome da se ova točka ne zove Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi neuspjeha Vlade, nego da se preimenuje u Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske radi uspjeha u neuspjehu Vlade. Zašto? Ako imamo sad na umu jedan podatak, a to je da pada broj neriješenih predmeta, i da je Vlada u padu broju neriješenih predmeta u pravosuđu doživjela uspjeh, onda ja Vladi mogu čestitat što je i danas jedan takav predmet riješen, a to je osuda premijeru nekadašnjem, Sanaderu. Nadalje, saznali smo da je hrvatski zdravstveni sustav održiv, saznali smo da ostvarujemo demografski rast kao da smo bili nekakvim sindromom manijakalizacije zahvaćeni, da živimo u sustavu koji u svim segmentima bilježi rast. Nama dakle sad preostaje kao Klubu nezavisnih zastupnika da napustimo ovu seansu koju nam je Vlada na gotovo način performansa omogućila da se susretnemo s reformama, odnosno da budem potpuno jasan, u reformama ste uspješni u onoj mjeri u kojoj je sad Vlada prisutna u Sabornici. Upravo na toj razini, a u vanjskom svijetu, u svijetu koji se nalazi izvan ovog Sabora ćemo se susresti s tim rastućim demografskim tendencijama, s održivim zdravstvenim sustavom, a odnosno susrećemo se sa Vladom koja je u neuspjehu doživjela uspjeh i to je upravo tragedija današnje političke situacije. Zahvaljujem. Dobro.